Můj pozměňovací návrh přichází s tím, aby jestliže se odkládá nájemné, tyto úroky z prodlení nebyly.

A tak bych zde chtěl jasně říct, že každý ministr této vlády, a zejména pak premiér, do budoucna ponese zodpovědnost za rozhodnutí, protože jsem přesvědčen, a tak jak sleduji, co se děje ve společnosti, firmy se budou soudit. Jsem přesvědčen, že je to vážná krize, kterou prožíváme, ale zejména v takové situaci nemůžeme brát slušné lidi na hůl. V této situaci by měl stát hledat řešení a brát na sebe tu zodpovědnost. Projednáváme zde mnoho zákonů a já jsem přesvědčen, že ve zrychleném řízení jsme byli schopni, nebo vláda byla schopna přijít s návrhem zákona, který by řešil otázku vlastníků nemovitostí, a ne jim říct pouze: teď tři měsíce nic nedostanete. A chtěl bych za to moc poděkovat. Děkuji všem, kteří vlastní nemovitosti a přicházejí s nabídkou snížení nájmu v této těžké době na polovinu nebo ještě míň.

Děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Já mám otázku na paní ministryni.

To znamená, jestli v případě, že nezaplatí srpnový nájem, tak to znamená, že dostane výpověď, pokud ho bude chtít majitel bytu vypovědět s tou tříměsíční ochrannou lhůtou, tím pádem to znamená, že celkem nezaplatí březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen, to znamená osm měsíců bude moct v tom bytě legálně bydlet a nezaplatí vůbec žádný nájem.

Tak mě zajímá, jestli to funguje takto, nebo jestli skutečně už ten srpnový nezaplacený nájem je důvod pro výpověď bez ochranné lhůty.

Takže prosím pěkně, nevytvářejme tady prostor.

Děkuji moc. Děkuji. Paní ministryně? Děkuji za slovo. Cílem zákona není odklad nájemného.

Na druhou stranu ne všichni mají štěstí, že se dostanou do rukou opravdu dobrých pronajímatelů, kteří s nimi komunikují.